Děkuji, pane předsedající.

Rozpočtový výbor doporučuje

Nemusíte číst všechny. Ano, děkuji. A v tuto chvíli můžeme přistoupit k rozpravě. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní je jako první přihlášen pan poslanec Marek Benda. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane zpravodaji, dámy a pánové, těch málo, co nás zde ještě zbývá.

Jde o to, že Rekonstrukce státu upozorňuje na skutečnost, že otázka skutečných majitelů a jejich zprůhlednění je dostatečným způsobem řešena pro získávání veřejných zakázek, není dostatečným způsobem řešena pro získávání dotací a jiných veřejných pobídek. Mně se zdá naprosto nelogické, abychom měli přísnější pravidla pro možnost účasti ve veřejných zakázkách a méně přísná pravidla pro získávání dotací a jiných veřejných podpor.

Ale pokud stanovujeme takové pravidlo pro veřejné zakázky, pak se mi zdá naprosto logické, aby stejné pravidlo a stejně přísné pravidlo, včetně toho, že tu dotaci lze odebrat, bylo stanoveno i pro dotace a veřejné podpory. Tolik ke stručnému zdůvodnění mého návrhu, který pak předložím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych představila svůj pozměňovací návrh.

Toto ustanovení přináší interpretační nejasnosti, neboť není jasné, na které funkcionáře územní samosprávy dopadá a na které nikoli.

Je jasné, že všichni představitelé územních samospráv mají na území své obce a v očích jejích občanů význam značný. Extenzivní výklad daného ustanovení, který z důvodu minimalizace rizik při své činnosti často aplikují povinné osoby, zahrnuje také představitele nejmenších obcí a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na fakt, zda se jedná o uvolněného, či neuvolněného představitele. Takové vymezení lze nepochybně považovat za přílišnou tvrdost, jež by měla být odstraněna.

Výkon správních činností obecně na některých těchto úřadech vzhledem k jejich malému rozsahu zajišťují nižší jednotky úředníků, a tedy o byrokratickém aparátu v pravém slova smyslu nelze hovořit. Tyto obce hospodaří s nevelkým množstvím finančních prostředků a rizika, která jsou právě zakotvena v tomto zákoně, a jak jim předcházet, jsou zde tím pádem naprosto minimální.

Zástupci se shodli na tom, že by statut politicky exponované osoby měl být omezen právě na představitele obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, tedy neměl by se týkat představitelů obcí prvního a druhého typu. Předkládaný pozměňovací návrh tedy nabízí s ohledem na současnou politickou realitu kompromisní řešení, které je racionálním a přijatelným průsečíkem mezi potřebou pečlivé kontroly veřejných financí a předcházením majetkové trestné činnosti na jedné straně a zájmy na minimalizaci zásahů státní moci do podnikání povinných osob a omezení jejich administrativní zátěže na druhé straně.